Pokud je svoboda slova, tak i tito stalinisté ji musí užívat a mají právo to říkat. Jsem v politice nějakou dobu a těch ran, osobních útoků, sprostých urážek, nepravdivých obvinění jsem zažil opravdu dost. Nikdy jsem si na to nestěžoval, nikdy jsem žádné trestní oznámení nedal. Každý z nás je jiný, ale říkám kdo rány dává, měl by taky rány umět přijímat. Pan, ne pan, poslanec Ondráček rány bezesporu dávat umí. Bil. Bil děvčata a mladé ženy.

Takže když byl schopen rány rozdávat, tak by takovou nepatrnou ranku jako označení, že je komunistický fízl, měl unést.

Mě to neuráží. Na to, že jsem antikomunista, jsem hrdý.

Prostě v této Sněmovně padají naprosto skandální věty, mnohem horší, a nikdo z nás neříká, abychom poslancům a poslankyním brali právo tohle říkat. A mohl bych jmenovat jiné body jiné rozpravy, co všechno jsme slyšeli o tom, jak tady bylo dobře za komunistů, jak je všechno 25 let špatně a podobně. Já určitě podpořím návrh pana poslance Kalouska, abychom usnesení mandátového a imunitního výboru zrušili. Každý z nás je schopen denně vyprodukovat deset vět ze stenozáznamu od různých členů Poslanecké sněmovny, které on vnímá jako urážlivé, pejorativní, nepravdivé, lživé, já nevím jak.

Ne, já to nebudu říkat ani prostřednictvím, protože to říkat nechci. Možná poslední věc, kterou chci říct. Ale respekt se nedá ani koupit ani získat tím, že nějaká většina řekne tento člověk respekt mít má nebo nemá. A poslanec Ondráček můj respekt neměl, nemá a mít nebude. Teď mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Tejc, po něm pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.